To by mě taky zajímalo, paní ministryně, pokud to nastane, jak to budete řešit. Anebo co?

Stahovat nezákonným způsobem daně je přece zásadní pochybení státní správy. Tam jste byla dlouho, na tom ministerstvu, myslím, že dokonce ten úsek jste měla ve své kompetenci, tak tady žádných sto dnů hájení neplatí.